Tak dobře, tak v tom případě...

Já samozřejmě vám vyhovím, ale tady jsou dvě věci, o kterých musíme rozhodnout předtím, než samozřejmě podle jednacího řádu vyhovím poslaneckým klubům o přestávku na jednání poslaneckých klubů, a to je rozhodnutí o pokračování schůze, protože tady máme před sebou ještě neprojednané body. Je shoda na tom, že ve variabilním týdnu tentokrát jednat nebudeme, protože jednak je tam 1. máj a jednak jsou další povinnosti ve výborech, které jsme rozhodli. Já chápu, že pro některé je to veselé.

protože nebudu muset vyhovovat předsedům klubů na přestávku, protože tím by schůze skončila, takže to je procedurální postup. Jestli nikdo nenamítá můj postup, tak to tak učiním.

Zagonguji. Odhlásím vás a požádám vás o novou registraci.

Opakuji pro ty, které jsem požádal, aby diskuse měli v předsálí, nikoli při projednávání tohoto návrhu zákona, aby to všichni slyšeli, že nyní rozhodujeme o vyřazení neprojednaných bodů z této schůze. Pokud tak učiníme, schůze v ten moment končí a vyřazené body budou součástí schůze následující.

Požádám potom předsedy klubů, abychom navrhli termín o doprojednání těch neprojednaných bodů. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 138, z přítomných 147 pro 33, proti 81. Pan předseda klubu ODS. Prosím.

Ptám se pana předsedy klubu sociální demokracie, jak dlouho potřebuje přestávku na poradu klubu.

Jedenáct minut stačí? Děkuji.